V blízké budoucnosti však lze očekávat jejich postupné rozšiřování, a proto je nutné zajistit, aby tato biopaliva byla co nejvíce konkurenceschopná vůči ostatním využívaným tradičním biopalivům. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla na moderní biopaliva uplatňována nulová spotřební daň z minerálních olejů, resp. plné osvobození od spotřební daně z minerálních olejů.

A to teď vláda ruší.

Cílem vládního návrhu zákona je implementace Víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 20152020.

ponechává stávající možnost úplného osvobození od spotřební daně u biopaliv druhé generace která neexistují;

Jednou ze zjištěných forem obcházení zákonem stanovené povinnosti je totiž účelové jednání dodavatelů pohonných hmot, kteří v průběhu kalendářního roku dlouhodobě uvádí do volného daňového oběhu, resp. dodávají ve volném daňovém oběhu z jiných členských států na území České republiky pro dopravní účely výhradně pohonné hmoty neobsahující biopalivo a před skončení stanoveného období ukončí veškerou činnost, aniž by zákonem stanovenou povinnost splnili. Zjištění porušování stanovených zásad je podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona možné až po uplynutí kalendářního roku a vlastní zajištění nápravy včetně vyvození sankcí je velmi problematické, resp. nereálné.

Vládní návrh zákona také řeší problematiku neoprávněného opakovaného započtení biopaliva, které je na území České republiky, případně i v jiných členských státech, opakovaně uváděno do volného daňového pohybu, oběhu, nebo dodáváno ve volném daňovém oběhu z jiného členského státu na území České republiky. V důvodové zprávě předloženého vládního návrhu se k celkovému dopadu navržených úprav na veřejné rozpočty uvádí doslova: Náklady navrhované úpravy jsou spojeny s nižším inkasem ze spotřební daně.